Pane ministře, já se velmi omlouvám. Jenom prosím techniku, aby vrátila na tabuli aktuálně projednávaný bod protože to mate. Děkuji a prosím, pokračujte.

Z důvodu zajištění stability tabákového průmyslu a předvídatelnosti daňových příjmů se dále navrhuje nastavit sazby spotřební daně u všech tabákových výrobků ve střednědobém horizontu.

Pravidelné a mírné zvyšování spotřební daně tak napomůže předejít nežádoucímu růstu černého trhu s tabákovými výrobky, který hrozí právě při výrazném jednorázovém zvýšení jejich ceny. Součástí sazbové novely zákona o spotřebních daních jsou rovněž drobné změny ustanovení vztahující se zejména k úpravě povolovacích řízení a řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, jejichž potřeba vyplynula z praxe.

S tímto pozměňovacím návrhem vyjadřuji souhlas. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako tisk 512/1 a prosím, aby se místo určeného zpravodaje, kterým byl pan poslanec Ladislav Šincl, ujal slova pan předseda výboru pan poslanec Votava a informoval nás o projednání návrhu ve výboru.

Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem tímto učinil. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že v této fázi není zájem o závěrečná slova, tak otevírám rozpravu podrobnou, ve které také nejsou žádné přihlášky, takže i podrobnou rozpravu končím.